Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Válkové vaším prostřednictvím a ušetřila mi tím hodně slov, která jsem zde chtěl říci. A myslím si, že až uvidím písemně ten její návrh, že ho podpoříme, protože reaguje na většinu připomínek, které zazněly ať v projednávání hospodářského výboru, tak věcných, které jsme při seznamování se s tímto návrhem potkali. Zároveň mám tady podklad z hospodářského výboru, kdy vcelku se setkal s určitou podporou návrh kolegyně Kovářové a Farského, který specifikuje trošku lépe podrobnosti týkající se toho zákona. Co se týká ostatních návrhů, můžu chápat předkladatele, a můj předřečník o tom docela hovořil. Mě zaráží jedna věc. Doposud jsme tady řešili pomoc státu těm postiženým, ohroženým. Logicky.

A ty byly na jedné lodi. A ten zlý stát nechce pustit tolik, kolik by měli dostat. Zaznívalo to z pravého spektra této Sněmovny.

Pro mě poznání ale je, že se tady hovoří o těch podnikatelích, kteří ve svém podnikání nevydělají na finanční rezervu. Protože když má finanční rezervu, tak samozřejmě ten nájem zaplatí. Nemá asi důvod. Má dostatek. Vydělal si. Protože přece chápe, že i ten jeho kolega, ten partner, podnikatel, který mu pronajímá, má též tyto problémy. Z druhé strany se tady ale předpokládá, že ti pronajímatelé taky žijí bez rezervy. Oni jsou chudáci. Oni to všichni nabrali a teď... Čili pokud bych měl zkrátit svoji řeč, tak tady možná vláda byla až příliš hodná. Anebo zkusme udělat pozměňovací návrh v tomto bodě a říci, že pokud ten velký, ten pronajímatel, prokáže, že nemá finanční prostředky, aby mohl splácet své hypotéky a další, a že prostě to je opravdu takový velký zásah, tak se o tom potom bavme. Ale kolik těch pronajímatelů takových bude? A to tady nezaznívá. A mně je z toho smutno, protože já jsem neustále bral ten blok podnikatelů jako jednu skupinu, kteří mají společné zájmy.

A myslím si, že jsme v době a situaci, kdy všichni máme ty problémy, všichni nějak trpíme, někteří zdravotně, někteří ekonomicky. Ale přesto jsme na jedné lodi. A rozdělování tady těchto skupin mezi sebou nepovažuji za správné. My jako klub se k tomu postavíme samozřejmě hlasováním, jak již jsem na začátku naznačil, protože tady je řešení, je tu snaha. Ale je to i varování pro předkladatele, aby přílišnou dobrotou potom si nenaběhl na vidle a že ta přílišná pomoc se nakonec obrátí proti němu, protože vždycky bude někdo, kdo stoprocentně uspokojen nebude. A najít ten kompromis je velký problém. Děkuji za pozornost.

Vážené dámy, vážení pánové, já nejsem právník, proto jsem si nechala zpracovat k návrhům, které se týkají odkladu nájmů, tedy nejenom k tomuto zákonu, ale i k tomu, který nás teprve čeká, který se týká bytů, opravdu právní posouzení.

Potřebuje doklady od úřadů? Stačí prohlášení, které dá? Nebo jak to bude posuzováno?

Proč také není možnost neplatit nájemné v rozhodné době podmíněna například bezdlužností nájemce vůči pronajímateli za období předcházející rozhodné době, tak jako je tomu u bank a odkladu úvěrů, které jsme řešili?

Včera, když jsme tady projednávali podporu pro podnikatele, tak opozice přišla i s návrhem, který se týkal právě nájemného a hrazení právě pro nebytové prostory, pro provozovny, které musejí být z důvodu nařízení vlády zavřené. Vládní strany tady tento návrh nepodpořily. My jsme navrhovali skutečně pomoci s tímto fixním nákladem ve výši 100 %, resp. 80 %, pokud ta prodejna byla pouze omezena, nikoli úplně uzavřena.